To znamená, pokusím se odpovědět na konkrétní dotazy, které zazněly.

Vyjádřím se ale k tomu, co tady zaznělo a v čem se lišíme a vyjádřím se k těm konkrétním otázkám. Respektuji to, že mnozí z vás nazývají ten návrh paskvilem a že zřejmě pro mnohé z vás moje odbornost a kompetence nejsou dostatečně přesvědčivé.

Opozice říká, že pomáháme málo. My si myslíme, že pomáháme přiměřeně, protože jsme v rámci toho, co navrhujeme...

Já si dovoluji upozornit na to, že jsem ministrem průmyslu a obchodu a že jsem připravil legislativní nástroj, který umožní vládě České republiky pružně reagovat na situaci tak, jak se bude dále vyvíjet. Částky, které tady zazněly a zazněly opakovaně, a propočet jednotlivých tarifů se již dávno objevily jak na stránkách hnutí STAN, tak na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu, tak v celé řadě periodik. Takže říkat, že nikdo neví, co bylo vlastně těm klientům přislíbeno, je minimálně zavádějící. Já ty částky považuji za částky, které jsou přislíbeny a které jsou z mého pohledu v tuto chvíli ty minimální. To je první komentář. Pak je tady otázka načasování. Ano, my od začátku sledujeme jednotlivé kroky tak, jak je činí některé vlády, a odpuštění poplatků za obnovitelné zdroje není žádné umění. Ano, je to věc, kterou mnohé vlády udělaly dříve než my, ale mnohé vlády udělaly některé kroky v době, kdy to ještě nebylo potřeba, a teď vracejí ten systém zpátky, kdy klienty vystavují ještě daleko většímu šoku. To znamená, že my přicházíme s tímto opatřením teď. My s ním přicházíme naprosto cíleně, protože to považujeme za ten nejvhodnější moment, kdy jsme s tím mohli přijít, který nám ještě do budoucna nechává prostor reagovat i dále.

Já se přiznám, že jsem strávil poslední dva dny, tedy úterý ráno až do včerejška do pozdního večera, v Bruselu, protože jsem tím, že vlastně řídím tři a půl ministerské rady, tak jsem ve třech výborech Evropského parlamentu prezentoval a obhajoval priority českého předsednictví a nesledoval jsem technicky, jak se ty pozměňovací návrhy, v jakém čase a kam posunují. To znamená, pokud došlo k tomu, že je můj tým doručil pozdě, tak se za to omlouvám. Informace, které jsem měl, byly takové, že byly s některými členy hospodářského výboru průběžně konzultovány.

Byla to jedna z věcí, která tady zazněla opakovaně, tak mi dovolte alespoň krátce to vysvětlit. My jsme se od začátku našeho funkčního období snažili co nejrychleji reagovat na změnu geopolitické situace nejen v Evropě, ale i ve světě a co nejrychleji začít posilovat energetickou bezpečnost České republiky. V některých zdrojích energie, jako třeba elektřina, máme tu výhodu, že jsme vlastně soběstační a že dodáváme elektrickou energii i do některých zemí, které vývoz energií včerejškem nebo dneškem omezily. To znamená, máme tu výhodu, že jsme schopni některé naše sousedy elektrickou energií zásobovat. Zde jsme se snažili od počátku se primárně zaměřit na to, bez ohledu, jak se ta situace bude vyvíjet, abychom byli co nejlépe zabezpečeni pro situaci, kdyby došlo k nějakému poklesu dodávek nebo k nějakému zastavení dodávek. Přijali jsme celou řadu legislativních opatření, z nichž ta poslední část přichází i v rámci toho pozměňovacího návrhu. Já se k tomu dostanu. Díky těmto opatřením se nám bez toho, abychom byli vlastníky infrastruktury, podařilo nakoupit plyn do státních hmotných rezerv. Zde udělám malou odbočku. Někdo tady mluví o tom, že Německo nakupovalo za 4 eura.

My jsme nakupovali v ten nejvhodnější moment, který v té době byl na trhu k dispozici.